Já jsem tady měl už minulý rok velmi konzervativní odhad nákladů živnostníků, který jsem vyčíslil na 4,5 miliardy korun.

Kolik to vše stojí stát? Nejen software. Kolik lidí se celkově ve státní správě zabývá EET? Nejenom pouze ti noví zaměstnanci, kteří byli přijati. Jaké jsou celkové mzdové náklady, náklady na vybavení kanceláří, na provoz a kolik celkově tyto náklady stojí daňové poplatníky? To jsme se z RIA nedočetli a je to klíčová otázka, která míří na efektivitu podobného opatření. Kompletní. Kolik byly dosavadní náklady na jeho provoz, a nejenom na jeho provoz, ale na všechny zaměstnance, kteří se ve své činnosti zabývají EET?

Takže my zavádíme novou papírovou byrokracii pro živnostníky, respektive vláda to navrhuje. Kolik se očekává výnos z tohoto zvláštního režimu a kolik bude náklad na všechny ty úředníky, kteří ty účtenky v krabicích a papírová hlášení budou přijímat, kontrolovat a archivovat? Samozřejmě že těmito otázkami mířím k přiměřenosti a efektivnosti uvedeného režimu.

Kolik bude náklad na správu toho zvláštního režimu, té papírové evidence, kdy malý živnostník s tržbou do 200 tisíc korun za rok si bude jednou za čtvrt roku vozit krabice papírových účtenek ke kontrole na berňák?

Jsou někde unikátní data, kde můžete identifikovat přesně podle provozovny, můžete vyhodnotit strukturu zákazníků, to, na čem ta provozovna nejvíce vydělává? To jsou samozřejmě citlivé údaje, které mohou hrát roli v konkurenčním boji. Děkuji za pozornost.

Paní ministryně mi tady špitla deset minut, tak já jí slibuji, že to bude možná i kratší.

První argument je, že EET je nástroj, kterým se stávají podnikatelé automaticky podezřelí.

Druhý argument je, že to je samozřejmě administrativní a byrokratická zátěž. Neplatí to jenom u podnikatelů, ale platí to i u státu, který musel zaměstnat další stovky a stovky zaměstnanců. Mě by zajímalo, paní ministryně, kolik to bylo lidí, kteří jsou díky EET nově na Finanční správě. Třetí argument je, že pokud chceme odstranit daňové úniky, tak to musíme dělat prostřednictvím úplně jiné cesty, a to cesty zjednodušování daňového prostředí v České republice, které je složité, a které je složité i podle řady mezinárodních organizací.

Čili pokud chceme odstraňovat daňové úniky, musíme se jednak zaměřit na úplně jiný typ podnikatelů, protože věřím, že se tady v Poslanecké sněmovně shodneme, že živnostníci nejsou těmi, kteří by měli dominantně plnit státní rozpočet, že ani nikdy nebudou těmi, kdo budou dominantně plnit státní rozpočet, ať budou represe na podnikatele uvaleny jakékoliv, že daňové úniky a daňová optimalizace, byť je legální, probíhá nikoliv u živnostníků, ale především u velkých korporací, které si dokážou zaplatit velmi drahé právníky a v tom složitém daňovém systému, který tu desítky let zesložiťujeme, se dokážou pohybovat a najít tomu svému klientovi danou výhodu.

Ještě nikde na světě podnikatelské prostředí nenarovnala žádná regulace.

Nicméně pro malého živnostníka, který si musí tu pokladnu pořídit, ale neplatí jenom pořizovací náklady, platí i každoměsíční náklady, co se týče připojení internetu nebo licence k softwaru, který je k EET potřeba, to samozřejmě má dramatický dopad, zejména na ty malé a střední podnikatele, nikoliv na ty velké. A závěrem snad jenom povzdechnutí, jak to vypadá, když máme dominantní stranu, která není ideově ukotvená, ale je to marketingové hnutí. My jsme minulý týden zaregistrovali, jak na ideové konferenci se hnutí ANO začíná velmi stavět za živnostníky, vymýšlí odstranění byrokratické zátěže, znovu se živnostníci stávají středobodem světa hnutí ANO. Ale problém je, že živnostníky zajímá hnutí ANO jenom na těch ideových konferencích. Pokud jednáme o skutečné legislativě tady v Poslanecké sněmovně, tak vidíme jednu a jednu další byrokracii, která se na živnostníky valí jedna za druhou. Takže hnutí ANO mělo minulý týden ideovou konferenci, teď o víkendu bude mít něco jako svůj sjezd, kde bude volit předsedu a své vedení. Bezesporu tam uslyšíme to, jakým způsobem se hnutí ANO chce nyní orientovat na živnostníky. Ale až budeme zase jednat v Poslanecké sněmovně, tak hnutí ANO sem se svou socialistickou vládou zase přinese další regulace a další omezení našeho podnikatelského prostředí. Na to chci velmi upozornit: Nenalítněme na marketing hnutí ANO, dívejme se na to, co je projednáváno v Poslanecké sněmovně, co skutečně hnutí ANO Poslanecké sněmovně předkládá, a to nemá se zastáním živnostníků nic společného. A jak se říká, podle ovoce poznáš je.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Pardon, s přednostním právem... Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.